Ten problém je samozřejmě širší. Obce se zbavovaly svých bytových fondů, nemohou nabídnout de facto lidem u sociálního vyloučení žádné další ubytování.

Děkuji, paní předsedající. My se tady bavíme, nebo ten zákon je hlavně na osoby, které pracovat nechtějí. To je to důležité říct.

Proto se toto stalo.

A to, co jsem říkala zavoláte policii, ale nic nevymůžete, prostě nic se neděje. A opravdu chci ujistit paní místopředsedkyni, že ubytovny už jsou dávno passé.

Ty rodiny se nám stěhovaly třeba po měsíci a my jsme nebyli schopni zahájit vůbec žádnou sociální práci, ale vůbec žádnou, protože jsme nevěděli, kde jsou.

Mohla bych prosím poprosit? Samozřejmě, paní poslankyně.

Děkuji mnohokrát.

Tentokrát prosím kolegy a kolegyně z levé části. Děkuji.